Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Co víc? Samozřejmě, současná nákazová situace nese s sebou i nemalé náklady pro rozpočet Ministerstva zemědělství ta povinnost vyplývá z evropské legislativy a je to o kompenzacích chovatelům v rámci preventivních veterinárních opatření.

Děkuji za pozornost.

Dobře, děkuji. A nyní zde máme poslední přihlášenou paní poslankyni Janu Pastuchovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já bych chtěla jenom říci, že jsem poslankyně za Liberecký kraj, kterou si zvolili občané, tudíž nejsem žádnou otrokyní pana Babiše.

Já bych se ráda vrátila k tématu, které jsme probírali minulý rok.

Myslím si, že za dvě minuty a třicet vteřin to nestačím všechno přečíst, nicméně podstatou je, že opakovaně, opakovaně bych ráda znala odpověď od pana ministra, jaká je teď konkrétní situace na úřadech práce, protože se nám tady chlubil, jak za jeho působení vzrostly mzdy a odměny, jak se to od ledna projevilo na úřadech práce. Já bych se ho chtěla zeptat, jestli se daří obsazovat neobsazená místa, a co mám informace, tak tomu tak opravdu není.

Vím, že tady stejně poslanci koalice neseděli, neposlouchali, tak jako pan ministr.